Vážené dámy a pánové, na úvod si dovolím zopakovat náš základní a nikdy se neměnící postoj: byli jsme a stále jsme připraveni podporovat veškeré kroky, které budou chránit životy našich občanů. Tato opatření ovšem musí být vždy přímo úměrná hrozícímu nebezpečí a musí být přijímaná v takové podobě, kdy pod jednou záminkou nezpůsobí daleko větší škody v jiné oblasti.

Jen pro názornost, statistik Ladislav Dušek upozornil, že bude přibývat onkologických onemocnění.